Pokud jde o věcné zaměření kontrol z hlediska dodržování zákona o kontrolách, prováděly se v roce 2013 kontroly kombinované výroby elektřiny a tepla, kontroly výroby elektřiny z druhotných zdrojů a kontroly elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zpětně do tří let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo. Kontroly podporovaných zdrojů byly zaměřeny zejména na fotovoltaické a větrné elektrárny, bioplynové stanice, čistírny odpadních vod a malé vodní elektrárny. Cenová kontrolní činnost Státní energetické inspekce podle zákona o cenách byla orientovaná na kontrolu dodržování cenových rozhodnutí ERÚ.

A stačily k tomu v podstatě dvě vyhlášky Energetického regulačního úřadu, které si vyložily zákon tak trochu po svém.

Nastavené technické a ekonomické parametry nebyly zvoleny vždy s přihlédnutím k aktuálním podmínkám v daném odvětví. Rovněž byly identifikovány případy, kdy ve výpočtu byly použity parametry v rozporu se samotnou vyhláškou, a kalkulace tedy obsahují chyby.

To je také jeden z důvodů, proč si myslím, že tento zákon by se měl přijmout až tehdy, až nám budou tato čísla naprosto jasná a nebudeme říkat, že jedna strana může mít pravdu, že má odhady správné, ale druhá to musí dát...

Současné vedení ERÚ iniciovalo zastavení finanční provozní podpory pro nové obnovitelné zdroje z důvodu jejich neudržitelného financování. Zasadilo se o maximální limit platby na podporu podporovaných zdrojů energie hrazených konečnými spotřebiteli. Stanovilo výši podpory plně v souladu se zmocněním a dikcí zákona. Zavedlo krácení výše provozní podpory na základě obdržené nevratné investiční dotace. Nechalo vypracovat audit ke stanovení výkupních cen, jehož závěry předalo příslušným orgánům, a seznámilo s nimi i širokou veřejnost. Za poslední. Do probíhající novely navrhlo opatření vedoucí k omezení dopadů nepřiměřené podpory a návratnosti a ke zvýšení schopnosti kontroly oprávněnosti podpory, přičemž jeden z návrhů byl v průběhu projednávání zákona vyjmut a druhý čelí pozměňovacím návrhům, díky kterým se může stát naprosto nepoužitelný a zbytečný. Vážené dámy a pánové, myslím, že jsem zde uvedl několik argumentů, které nebudu militantně vyžadovat, ale jenom apeluji na zdravý rozum, abychom nespěchali s tím, že dnes musíme tento zákon projednat stůj co stůj, že jakoukoli diskusi považujeme za obstrukci, ale nechme tomuto zákonu čas. Ale nemyslím zaparkovat ho na dva roky tak, jak je zvyk u některých jiných zákonů v této Sněmovně. Nechme ho do té doby, dokud nám nebudou jasná čísla, na kterých se shodne předkladatel s regulátorem. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, pokud jsem se přeřekl nebo zakoktal, tak mi to prosím vás promiňte. Děkuji. Děkuji. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Kasala a chci se ho zeptat asi omyl na vašem pultíku. Děkuji.

Dámy a pánové, chtěl bych navrhnout přerušení tohoto bodu a umožnění vystoupení předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Aleny Vitáskové, tak aby bylo možné, aby odpověděla na dotazy a aby vysvětlila některé postoje k pozměňovacím návrhům. Eviduji zde faktickou poznámku pana poslance Kořenka, ale bohužel ho teď nemohu k mikrofonu pustit, protože zazněl procedurální návrh. Musíme o něm hlasovat bezodkladně.

Pane poslanče. Já se omlouvám, paní předsedající, ale já mám právo. A tohle už jsme řešili ve sněmovně několikrát.

Dobrá tedy, tak prosím. Protože tohle je opět poměrně překvapující návrh, tak já si v tuto chvíli dovolím vznést pozměňovací návrh k tomuto procedurálnímu návrhu, abychom přerušili jednání na deset minut.